Obdobně platí, že pokud podnikatel si neplní povinnosti, měl by být státem sankcionován.

A takto to vnímá většina naší společnosti.

Rovnost podmínek podnikání stanovuje právní řád České republiky. Pokud chceme, a já věřím, že chceme, aby ti, kteří dodržují pravidla, netahali za kratší konec, musíme najít způsob, jak dodržování pravidel vymoci. Elektronická evidence tržeb jde právě touto cestou.

A já opětovně vyzývám Poslaneckou sněmovnu, aby se této chyby vyvarovala. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážená paní předsedající místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, k EET jsme tady toho řekli už mnoho.

Protože věřím tomu, že se shodneme na tom, že stát má sloužit a že má nastavit taková pravidla, která jsou jednoduchá, která jsou spravedlivá, zaručují spravedlivý přístup a která jsou rovněž, já tomu říkám winwin, to znamená, která jsou benefitní jak pro toho, kdo užívá tyto nástroje, tak samozřejmě pro stát. To je naprosto přirozené. A proto bývá obvyklé, že pokud se cokoli takového zavádí a diskutuje, tak se to dělá na bázi odborných platforem, zjednodušeně řečeno profesních svazů, asociací, komor a podobně. Ale není nezbytné to dělat pouze za účasti třeba Svazu průmyslu.

Řekl jsem těch pět nejdůležitějších, které skutečně jsou těmi hlavními mluvčími malých a středních firem.

Já jsem v té době byl předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků a i u nás jsme měli část členské základny, která s tím nebyla ztotožněna, ale drtivá část naopak s tím souhlasila, což jsme museli podobně jako naši kolegové v ostatních svazech respektovat. Proč s tím souhlasili, proč i my jsme s tím tenkrát souhlasili? Hovořím za sebe jako za zástupce tehdejších podnikatelů.

A vzpomínám si na všechny tyto nástroje, když se zaváděly, že i tehdy k nim byla určitá skepse, a zvykli jsme si na to, protože to je nástroj jednoduchý a protože to odpovídá době a tomu, abychom sjednotili platformu, ve které pracujeme, a současně je to pochopitelně pohodlnější rovněž pro stát. Proto se na tom tehdy všichni shodli. Úplně jsem, pane ministře financí, nepochopil váš argument, kdy tvrdíte, že to rušíte mimo jiné i proto, že my jsme to zavedli proto, že jsme považovali podnikatele za ty, kteří jsou sprostí podezřelí. No to přece nikdo neřekl, že je někdo sprostý podezřelý.

Co je na tom divného? Stejně tak jako je normální, že ve stejné době vy, myslím tím vaše vláda, zavádíte povinné datové schránky pro úplně všechny podnikatele v České republice, a je to správně.

Tak proč se tomu bráníme v rámci elektronické evidence tržeb? Já bych rozuměl tomu, kdyby vláda přišla s tím, že se jí na tom něco nelíbí. Já bych rozuměl tomu, kdyby vláda začala vylepšovat elektronickou evidenci tržeb, protože dříve či později zde stejně elektronický nástroj bude, vždyť ho zavádějí přece všechny země. S tím bych možná i souhlasil. Je to zpráva na dálku a nikdo, pokud si dobře vzpomínám, ani z odborníků ho technologicky nikdy nezpochybnil. Naopak se tvrdilo, že je to jeden z těch nejmodernějších systémů.

Ano, můžeme diskutovat, jak velký je to benefit pro stát.

Dobře, beru i to, co říká pan ministr financí Stanjura. Ale kdybych si tím nebyl jistý, tak co je jednoduššího než to, že si udělám vlastní analýzu?